Pan poslanec Rykala má kartu 72, paní poslankyně Lorencová 77 a paní poslankyně Wernerová 78. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Andrle Sylor pracovní důvody. Paní poslankyně Aulická Jírovcová rodinné důvody, pan poslanec Babiš pracovní důvody, paní poslankyně Balaštíková do 12.30 pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Běhounek pracovní důvody, pan poslanec Benešík pracovní důvody, pan poslanec Birke bez udání důvodu, paní poslankyně Bohdalová osobní důvody, pan poslanec Černoch rodinné důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Fiala osobní důvody, paní poslankyně Fischerová pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská bez udání důvodu, pan poslanec Grebeníček pracovní důvody, pan poslanec Hájek rodinné důvody, paní poslankyně Halíková osobní důvody, pan poslanec Holík Jaroslav pracovní důvody, pan poslanec Holík Pavel zahraniční cesta, pan poslanec Chalupa pracovní důvody, pan poslanec Kádner osobní důvody, pan poslanec Karamazov osobní důvody, paní poslankyně Kovářová osobní důvody, paní poslankyně Langšádlová pracovní důvody, pan poslanec Luzar osobní důvody, paní poslankyně Marková pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová bez udání důvodu, pan poslanec Okleštěk pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Skalický pracovní důvody, pan poslanec Soukup pracovní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, pan poslanec Šidlo zdravotní důvody, pan poslanec Velebný osobní důvody, pan poslanec Vyzula rodinné důvody, pan poslanec Zahradník osobní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody a pan poslanec Zlatuška zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády z pracovních důvodů, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, pan ministr Herman zahraniční cesta, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Štech zdravotní důvody a pan ministr Zaorálek pracovní důvody.

Tolik tedy omluvy.

Nicméně se zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak.